Na něj se pak váže přímo návrh č. 3.

Vrátím se zpátky k návrhu č. 2, který definuje právní bezúhonnost realitního zprostředkovatele.